A jsem překvapen, že to někomu vadí, nebo že to někdo nepovažuje v tomto konkrétním případě za správné, že o tak zásadním objemu se tady o tom bavíme. Hnutí Úsvit nikdy neřeklo, že jsme proti cizincům jako takovým. Nikdy. Ano, za tím si stojím, vidíme to v západní Evropě.

Je to současný problém České republiky. Takže my to říkáme selektivně, přičemž na prvním místě je bezpečnost a pracovní místa českých občanů.

Na závěr bych chtěl říci, že Tomio Okamura nikdy neřekl nic rasistického.

Takže prosím, nepodsouvejte nám tady smyšlené, populistické, nevěcné argumenty s cílem odvrátit pozornost od projednávaného tématu této schůze. Prosím, vraťme se k tématu a toto je, proč jsme tady vlastně všichni a proč hnutí Úsvit toto podepsalo. My jiné důvody nemáme než ty, které jsem řekl. Takže nepodsouvejte nám jiné důvody. Možná komunisté mají jiné důvody, my máme ale tyto důvody. Děkuji. Posledním přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Filip, místopředseda Sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Jediné, co tedy musím říct, že chci, aby zazněla fakta. A chtěl bych vzít za slovo jak předsedu vlády, tak pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, že se toho v září dočkáme.

My chceme znát fakta, chtějí je znát také naši voliči.

Proto jsme sáhli k tomu, že dalším krokem je schůze Poslanecké sněmovny. Dalším krokem není trestní oznámení.

To je přece absurdní! Já přece nechci nikoho zavřít. Já chci, abych měl stejné právo na informace, které náleží občanům České republiky, a kdyby nenáleželo nám protože ti lidé nebudou chodit a psát. Oni šli k volbám, zvolili si své poslance a normálně v pondělí přijdou za mnou do kanceláře a ptají se mě na věci, na které já neumím odpovědět. Tak na to udělám nejdřív interpelaci, potom se pokusím to nějakým způsobem zjistit nebo to najít v dokumentech a zprostředkovat tu informaci občanům. A vy mi chcete říct, že na základě určité informace mám jít hned za policií a dělat z toho trestný čin? To nemůžete myslet vážně, vy, kteří jste to říkali, včetně pana ministra zemědělství. A pokud chceme napravovat křivdy, tak přece úmyslem zákonodárce nebylo napravováním křivd spáchat křivdy nové.

Co je na tom divného?